Děkuji za dodržení času. Všechno faktické poznámky. Prosím. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych taky reagoval samozřejmě na pana Kučeru. Pane Kučero, prostřednictvím paní předsedající, než jste vystoupil, tak jsem byl přesvědčen, že to dneska stihneme. Po vašem vystoupení o tom přesvědčen nejsem a můžete si to potom vyčítat sám. Mimochodem, abyste věděl, myslím, že i pan ministr Jurečka a paní zpravodajka, minimálně paní zpravodajka tu měla listiny a četla ten projev, takže možná pokud urážíte s těmi projevy nás, tak jste urazil i paní zpravodajku a pana ministra. A pokud říkáte, že vám máme ty projevy posílat, tak já navrhuji procedurální hlasování o přerušení tohoto bodu do pátku, abychom vám ty projevy mohli naposílat. Děkuji.

Prosím.

Děkuji mnohokrát. Děkuji. Ano, další protinávrh, prosím. Dobře, děkuji. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající, děkuji panu kolegovi Králíčkovi za návrh.

Ano, děkuji. Vnímám zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými kartičkami. Ano, prosím, ještě protinávrh. Ano, děkuji za slovo.

Děkuji. Ano, ještě pan poslanec Michálek. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já předkládám protinávrh, aby bylo projednání novely zákona o důchodovém pojištění přerušeno na 10 minut. Děkuji.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno 157 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 103, Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 10, přihlášeno 160 poslanců a poslankyň, pro 0, proti 116. Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. A nyní máme tedy návrh pana poslance Králíčka přerušení této schůze do pátku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 13, přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 73, proti 85. Návrh nebyl přijat. Zeptám se ještě pana poslance Vondráčka, zda chce hlasovat námitku proti? Nechce, děkuji. Pokračujeme v projednávání tohoto bodu. Stále zde máme přihlášky faktické. Prosím, pane poslanče. Moc děkuji. Domníval jsem se, že pan poslanec Kučera, vaším prostřednictvím, se chytne za nos a že se tady Poslanecké sněmovně omluví, protože mu v tuto chvíli chybí elementární úcta nejen k Poslanecké sněmovně, k plénu, k tomuto pultíku, k samotné diskusi, což je právě jedna z demokratických hodnot, na kterých Sněmovna stojí, ale také má velkou neúctu ke svým kolegům poslancům a samozřejmě v konečném důsledku velkou neúctu k samotným občanům České republiky.

Děkuji za dodržení času.

Děkuji.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji. Kolegové, kolegyně, my se tady nebudeme ospravedlňovat za to, že si píšeme a čteme tady svoje příspěvky.

Děkuji za dodržení času.

Paní poslankyně, prosím.

Co se týče, když se projednávala valorizace důchodů, tak teď jste nám to krásně demokraticky, nebo my jsem vám krásně demokraticky předvedli, že jste si tady načítali 5, 10, 15, 20 minut. A slyšel jste paní předsedající, prostřednictvím paní předsedající, že by řekla: To už stačí, jako to řekla paní Pekarová, když jsme projednávali valorizaci důchodů?